Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že i tento návrh byl přijat. Je tomu tak.

Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Pak je zde ještě alternativní čas, takže to je jakoby druhý návrh. Takže budeme hlasovat o zařazení tohoto bodu na úterý 7. 7. jako první bod jednacího dne.

Proti?

Hlasování končím. Konstatuji, že tento návrh byl také zamítnut.

Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že tento návrh byl zamítnut.

Proti? Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 19, do kterého je přihlášeno 176 přítomných, pro 80, proti 45. Konstatuji, že tento návrh byl zamítnut.

Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že tento návrh byl zamítnut.

Prosím, aby mě kontroloval, zda ta data jsou v pořádku.

Proti? Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 21, do kterého je přihlášeno 176 přítomných, pro 99, proti 5. Konstatuji, že tento návrh byl přijat. Nyní se budeme zabývat návrhem pana poslance Miholy na pevné zařazení bodu 50, sněmovní tisk 473, po bodu 49 na středu 8. 7., po třetích čteních.

Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že i tento návrh byl přijat.

Proti? Hlasování končím.

Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl zamítnut.

A teď se chci zeptat na upřesnění, protože vy jste chtěla ty body zařadit po bodech paní poslankyně Němcové, ale ty body nebyly schváleny Takže v tuto chvíli...